S přednostním právem pan předseda Kalousek. Nebudu zdržovat.

Doufám, že si na to vzpomeneme, až třeba budeme řešit takové tituly jako SmartWings nebo některé jiné. Děkuji. A jestliže nikdo s přednostním právem, tak do rozpravy je řádně přihlášena paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo.

Takže toliko k návrhu zákona, který podpoříme.